Děkuji.

Takže touto interpelací se dále nebudeme zabývat. Na řadě je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Jana Zahradníka ve věci energetické bezpečnosti České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 684. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Opětovně konstatuji omluvu pana premiéra, není možné projednat tuto interpelaci.